A chtěla bych vyjádřit velké poděkování za diskusi v ústavněprávním výboru, protože tam nebyl žádný dres, tam vždycky šlo o kvalitní debatu, která neměla ani stranickost.

To k čistému návrhu. K pozměňovacím návrhům mohu uvést jen to, že souhlasím s názory, které tvrdí to, že pozměňovací návrhy, které zavádějí teritorialitu exekutorů, myslím si, že ten návrh jako takový by měl projít ještě diskusí, a proto i za sebe musím vyjádřit nepodporu pozměňovacímu návrhu, a proto vás prosím, soustřeďte svůj zájem a svoji pozornost k návrhu čistému. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Chci upozornit, že pokud jde o ten vlastní samotný návrh, ten v podstatě takovou pomyslnou tečku představuje za všemi novelami exekučního řádu v tomto volebním období, která jde, jak už zde opakovaně zaznělo, správným směrem.

Takže chci na to upozornit v této souvislosti, že to vyznělo jednoznačně: diskuse není uzavřena, musíme v ní pokračovat. Čili by bylo velmi nezodpovědné, kdybychom ji ukončili tím, že bychom pozměňovací návrh pana poslance Černocha schválili.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jenom budu reagovat na dva body, které tady zazněly. A jeden z nich je, jestli podpoříme, nebo nepodpoříme. Návrh zákona samozřejmě podpoříme, protože si myslím, že za ty čtyři roky se dalo stihnout daleko více v exekucích, bohužel k tomu nedošlo, ale alespoň ty kroky, které se udělaly, tak si myslím, že přinesly alespoň trošku narovnání do systému exekucí. A tady, jak už zaznělo, ta pomyslná určitá tečka za tímto volebním obdobím schválením tohoto návrhu zákona, které pomáhá dětem, které se připravují na svůj budoucí život, tak je správně. K tomu druhému bodu, k pozměňovacímu návrhu. Já jsem se k němu přihlásil, je to pozměňovací návrh pana kolegy Fiedlera, nicméně s tímto návrhem souhlasím. A musím říct, že mě mrzí, jak tady několikrát zaznělo, že je potřeba k tomuto tématu delší diskuse. Čtyři roky, čtyři roky se o tom dalo diskutovat. Byl tady první návrh hned zhruba půl roku po tom, kdy začala tato Sněmovna pracovat. Tento návrh byl vrácen k dopracování, k čemuž nedošlo. Co je ale důležitější, přišel návrh ze Senátu, který je tady, teď úplně nevím přesně na měsíce, zhruba dva roky. Dva roky jsme se snažili s několika kolegy tento návrh zařadit na projednávání. Je to návrh, který si myslím, že má hlavu a patu, je velmi dobře zpracován. Ani jednou se to nepovedlo. Proto mě zaráží argumentace, že je na to málo času a že se o tom mělo diskutovat. Takže proto pozměňovací návrh. Co se týče teritoriality exekutorů neboli místní příslušnosti exekutorů, je to systém, který dává lidově řečeno na koleje exekuce v rámci místní příslušnosti, tedy pomáhá v boji proti korupci, pomáhá v boji proti některým velkoexekutorským úřadům, protože ne všichni exekutoři pracují nezákonně. Dluhy se mají platit, to je pravda. Bohužel situace, která v exekucích stále ještě je i přes ty změny, které nastaly, tak je tragická. A pokud se vydáte a budete se ptát teď ve volebních kampaních lidí, jakým způsobem nahlížejí na exekuce, tak si myslím, že vám to řeknou všichni zcela jasně a do očí. Jestliže k tomu dojde, já doufám, protože jak jsem tady slyšel, tak není vůle na schválení pozměňovacího návrhu, jestliže k tomu dojde a neschválí se, pak tedy budu věřit, že alespoň v tom příštím volebním období, jak zde bylo slíbeno teď se obrátím na paní drahou kolegyni Válkovou vaším prostřednictvím, pane předsedající, jak jste řekla, že je potřeba tuto situaci řešit, tak že se v tom dalším volebním období opravdu tato situace řešit bude, že to nejsou jenom plané sliby, které jsou dávány před dalšími volbami. I tak budu věřit a doufám, že třeba ještě dojde ke změně vašeho názoru a že ten návrh podpoříte a návrh projde. Protože já si myslím, že lidé si opravdu zaslouží, aby jim v rámci exekucí, které dokážou člověku zničit život, doslova a do písmene zničit život, tak aby se udělaly opravdu kroky a nebyly to jen kosmetické změny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak já bych se přiznal k autorství toho pozměňovacího návrhu B. Trošku šum tam je, protože já jsem na druhém čtení nebyl přítomen, tak kolega Černoch jej uvedl a i aktivoval tím, že se přihlásil, jinak jsem autorem tady toho pozměňovacího návrhu a chtěl bych se vyjádřit hlavně vůči několika nepravdám, které tady zazněly. První nepravda je to, že to bylo narychlo připravováno.

Několikrát ho navrhoval kolega Černoch, pokud si pamatuji, několikrát jsem to navrhoval já, ale vždycky jste měli důležitější věc na projednání než to, co se týká více než 800 tisíc občanů. Další věc, která tady čili nejde o nějaký rychlý pozměňovací návrh, protože ten pozměňovací návrh, pravda, je to poměrně významný pozměňovací návrh, který zasahoval do původní materie, ovšem vychází jednak z toho, co předložili senátoři, co navrhují senátoři, a ti se tomu věnovali určitě dlouhou dobu, a jednak ten senátní návrh našich senátorů je poměrně hodně podobný tomu, co což už jsem tady několikrát říkal schválila Slovenská národní rada na Slovensku, tuším, v říjnu loňského roku.